Děkuji panu poslanci Bendlovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Navážu na to, co jsem avizoval, když jsem tu vystoupil v roli zpravodaje. Vím, že pan ministr se na mě bude trochu mračit, ale říkám ta slova s nadsázkou a jsem samozřejmě připraven, jak řekl kolega zpravodaj Karel Šidlo, k rozpravě právě v rámci garančního hospodářského výboru. Ono skutečně je možné ten systém nastavit tak, aby nevznikl nový úřad.

Alternativ bylo více.

Ta definice evropská říká, že regulační úřad v té základní definici by měl splňovat za prvé zřízení zákonem jako správní úřad pro výkon regulace, to nejdůležitější je druhá odrážka zajištění nezávislosti regulačního subjektu, který bude zcela nezávislý na jakémkoliv jiném orgánu veřejné správy včetně Ministerstva dopravy, a konečně samostatnost v rámci kapitoly státního rozpočtu. Já jsem slíbil, že budu stručný. Teď to vystoupení omezím skutečně na krátký popis.

A teď v tom úvodním představení, prosím, odpusťte mi ten výrok, já bych to nazval v uvozovkách takovým broukem do hlavy, o kterém bychom se měli pobavit a prozkoumat ho. Tak to zjednodušení vysvětluje, že v rámci stávajícího Drážního úřadu by sekce technická a stavební zůstaly pod Ministerstvem dopravy, to znamená byly by mu odpovědné. Všechna rozhodnutí by mohla být přezkoumávána při zachování dvojstupňového rozhodovacího procesu, ale právě s výjimkou té agendy regulátora, tedy ta nová regulační, řekněme pracovní sekce by nestála pod Ministerstvem dopravy. Toto je možné takto organizačně udělat a připouští to evropská legislativa. To je na úvod takové avízo tohoto záměru, této myšlenky. Moje představa je taková, že připravím to, co jsem tu teď popsal řekněme volnou řečí, do návrhu paragrafového znění ještě před projednáním na hospodářském výboru. Podíváme se na to, jestli návrh má nějakou logiku, nebo ne, a právě na garančním výboru bychom se k němu postavili.

Ale jak říkám, a obracím se hlavně na vás, kolegy z hospodářského výboru, rád bych se s vámi při prvním projednání před druhým čtením podíval právě i na tuto alternativu, která je podle mě lepší a levnější. Z prvních výpočtů to vychází někde na polovinu nákladů než v původní verzi, byť můžete říci, že jsou to jednotky milionů, a myslím si, že má smysl i ty jednotky zkusit šetřit. Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, pan ministr nám tady předkládá ke schválení zásadní normu pro výstavbu dopravní infrastruktury. To znamená, že chce zřídit nový úřad s názvem Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, který má být úředním orgánem státní správy, pokud jsem to dobře pochopila.

Já bych chtěla vědět, pane ministře, proč právě na šest let a proč prosazujete nezávislého regulátora, když na jedné straně nezávislé regulátory chcete rušit a na druhé straně je chcete zase znovu zakládat. Děkuji paní poslankyni za její faktickou poznámku. Kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy? Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Já budu velice vstřícný a podpořím kolegu z hospodářského výboru Kolovratníka, protože jsem přesvědčen, jak jsem už naznačil v úvodním slově zpravodaje, že bohužel nezávislý regulátor není úplně nejšťastněji postaven. Myslím, že diskuse na toto téma, jaká nezávislost, v jakých kompetencích a za jakých odborných předpokladů, je namístě, a předpokládám, že se dopracujeme možná i k jiné variantě než k té, která mohla vzejít jako jediná možná, a to je vznik nového úřadu úplně. Já si myslím, že je třeba respektovat to, že nezávislý regulátor čehokoliv by měl být kompetentní po stránce odborné, to znamená způsobilostní. Není to jenom otázka přístupu k dopravní cestě jako takové, ale dneska úřad, jak je navrhován, nemá ani kompetenci přidělování kapacity dopravní cesty.

Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy.